116. Zde budeme volit dva členy.

To znamená, pokud dnes nebo ve druhém kole někdo bude zvolen, tak mu mandát začíná dnem zvolení, případně dnem nebo datem, které Sněmovna ve svém usnesení navrhne. To je změna proti původnímu způsobu volby. Jinak je vše standardní, volební komise na ta dvě místa s předstihem vyhlásila lhůtu a přijala k ní usnesení číslo 100 ze dne 16. května. Jsou zde tři návrhy: pan Petr Buchta, navržen Piráti a Starostové, pan Vladimír Pikora, navržen hnutím ANO, a pan Marek Poledníček, navržen koalicí SPOLU. Jsou tedy tři návrhy na dvě neobsazená místa. I zde zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou.